A podle mě si to žádný náměstek nemůže dovolit, takhle si hrát s rozpočtovým výborem. Tam, zpátky, slibuji, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal, a v tom je problém.

Mně to opravdu nepřijde normální. Zkusím to tady, a když to nevyjde, tak to zkusím vedle. Proč ne?

Já nevím, ale bylo by dobré, kdybychom to stanovisko dostali jedno, s tím pracovali a buď ho podpořili, nebo hlasovali proti. Já vám děkuji, pane poslanče.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jednak tomu příliš nevěřím a především, ono to, dámy a pánové, není poprvé.

Ale my jsme tady byli svědky zhruba před měsícem, kdy ve věci, která se ho bytostně týkala, dokonce tam ohlásil konflikt zájmů, to se týkalo biopaliv, pan ministr financí tady v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu hlasoval ve prospěch své firmy, a když pak na tiskové konferenci byl dotázán, proč nepodpořil návrh pana poslance Raise, když říkal, že ho podpoří, tak říkal: já jsem tam seděl za Ministerstvo financí, to stanovisko bylo neutrální, tak já se nemůžu rozdvojit, já jsem se musel zdržet hlasování.

Pan ministr často opakuje, že nelže a nekrade, ale tohle už je asi takový sedmý případ, kdy lže zcela jistě.

Od 18 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Okamura. S faktickou poznámkou se jako první hlásí pan poslanec Urban, potom pan poslanec Votava. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nicméně pan poslanec Šincl je poslancem Parlamentu České republiky, to znamená, není zaměstnancem Agrofertu, je poslancem koaličním a způsob, jakým tady byl napaden, nepovažuji za příliš kolegiální.

Já jsem nechtěl reagovat na slova pana kolegy Kalouska, na to reagovat nebudu, ale chtěl jsem reagovat na slova pana kolegy Stanjury stran toho, kam vůbec ten pozměňovací návrh pana kolegy Šincla patří. Je možné ho uplatnit v obou.

Tolik k vysvětlení. Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jan Volný. Máte slovo. Děkuji.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Já v reakci na předchozí vystoupení já si myslím, že v těch dvou vystoupeních byl zásadní rozdíl. Já se ztotožňuji s tím, co řekl kolega Urban. Je koaliční rada, je rozpočtový výbor, jsou různá místa, kde se vedou rozhovory. Ale zde je jednání pléna Poslanecké sněmovny a já nebudu bránit žádnému z 200 poslanců, aby zde vystoupil. A pokud jeho vystoupení je slušné, tak na ně má právo. A v tom byl ten rozdíl v těch dvou vystoupeních. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí. Já bych jenom zopakoval fakta.

A vy to dobře víte.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych rád řekl panu ministrovi, že kdybychom si tu vymýšleli a odříkávali scénáře, které nemají oporu v realitě, pak slovo divadlo by bylo možná namístě. Ale my si tady prostě klademe zcela vážně otázku, jak je možné vám věřit, když jste prokazatelně obelhal Poslaneckou sněmovnu, prokazatelně jste obelhal veřejnost při změně stanoviska Ministerstva financí, a to minimálně dvakrát. Myslím si, že to bylo víckrát, ale tam, kde to prostě lze stoprocentně prokázat, se to stalo dvakrát.